Navržená právní úprava se nedotýká mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, čili tam také není založen rozpor. Navržená právní úprava, jak jsme ji dostali, by měla být maximálně rozpočtově neutrální.

Žádám vás o propuštění do dalšího procesu řešení v Poslanecké sněmovně a v současné době velmi věřím tomu, že bude projednán řádně, protože se jedná o zdravotnictví pro nás pro všechny.

Pane ministře? Paní zpravodajko? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Není tomu tak.

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím tento bod.